Děkuji. Svou interpelaci nyní přednese poslanec Tomáš Martínek.

Takový je nejnovější plán Ministerstva zdravotnictví, jak postupovat při slábnoucí epidemii. MF DNES měla možnost do připravovaného návrhu nahlédnout. Vážený pane nepřítomný premiére, jedná se o začátek článku s exkluzivními vládními informacemi z dnešních brzkých ranních hodin, ve kterém jste i citován. Dané informace jistě zajímají mnoho českých občanů, a proto mi přijde zvláštní, že jedinou cestou, odkud se mohou lidé k informacím dostat, byl článek za placenou bránou portálu iDNES.

Vzhledem k tomu, že text byl umístěn za paywallem iDNES Premium, by mi totiž takové upřednostňování premiérova média, které poté dané exkluzivní informace publikuje čtenářům za úplatu, přišlo jako další zneužití střetu zájmů. Děkuji.

Jsou tedy země, které se připravují na tuto možnost, že by v přepočtu na naše podmínky zhruba 12 000 osob denně mělo být očkováno, a vedle těchto kapacit, které se čistě preventivně plánují, je také otázka, jak přistupovat k těm zkušenostem, které nasbíráme nyní, protože vzhledem k té masivní vakcinaci bude zase větší zkušenost s tím, jak probíhá hlášení reakcí a bude i možnost snižovat počet nežádoucích účinků, když se důsledně analyzuje a budou se důsledně sbírat data například u rizikových osob a u těch příhod, které nastanou.

Proto tato interpelace, pane premiére. Děkuji vám, paní poslankyně. Vážený pane premiére, v současné době procházíme velkým ochlazením vztahů s Ruskou federací.

Tady bych si dovolil říct, že tento návrh překračuje nejenom rámec ekologizace, ale vstupuje do hlediska bezpečnostního. Energetická soběstačnost České republiky je absolutní nezbytností, to si, doufám, všichni uvědomujeme, a za uhelné elektrárny nemáme náhradu. Tady jako KSČM důrazně, důrazně upozorňujeme, že z klimatického ani ekologického hlediska nedává smysl, aby bylo uhlí nahrazeno plynem, když spalování plynu má podobnou ekologickou zátěž jako využívání uhlí.

Zvyšovat energetickou závislost země a platit za to docela výrazné prostředky je ekonomická sebevražda.

Nemůžete si s tím zahrávat. Musí to být v současné době jedna z absolutních priorit. Děkuji za naprosto přesné dodržení času, pane poslanče, a to byla poslední interpelace. Upozorňuji, že když byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády, budou bezprostředně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Děkuji, pane předsedající.

Otevřely se školy a samozřejmě i pro některé děti z řad rodičů IZS.

Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní má slovo poslanec Ivan Adamec. Vážený pane předsedo, vážený nepřítomný pane ministře.

Ten přístup je velmi ztížen.

Tak proč jste to nařídili a proč je to nutné takto dělat?